Ta druhá část.

A pokud dospějeme k závěru, že bude zcela nezbytné zpoplatnit další úseky jedniček, tak já jako ministr dopravy jsem připraven změnit prováděcí předpis a k 1. červenci 2020 rozšířit zpoplatnění i na další jedničky.

Nedělám si iluze, že tak jak je napsán, je napsán ideálně. Možná bude třeba ještě nějakým způsobem upravit, případně dopracovat. Ale i tuto situaci jsme připraveni řešit. A pokud jde ještě o drobnou statistiku, k dnešnímu datu jsou zaregistrovány tři čtvrtiny všech řidičů, to jest 335 tisíc vozidel z přibližně 450 tisíc. Dnes dopoledne byla překonána hranice 150 milionů korun vybraného mýtného. Výběry jsou stejné jako ve starém systému, ale jeho provoz nyní stojí o 1 miliardu korun ročně méně. Nový satelitní systém, stát vybere stokorunu a ze stokoruny odvede pouze 5 korun. Takže 10 korun stát spoří a ty můžeme použít na výstavbu dopravní infrastruktury.

Je třeba si uvědomit, že v Evropě u nás v České republice došlo ke generační výměně.

Děkuji a nyní by měl interpelovat pan poslanec Čižinský, ale já ho tady nevidím, takže jeho interpelace propadá a já prosím paní poslankyni Nevludovou, která bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci průběžného vyhodnocování dotačního titulu pro zubaře. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pokud je... Chtěla jsem se tedy zeptat na vyhodnocení toho dotačního titulu. Děkuji. Děkuji za respektování časového limitu a prosím pana ministra o odpověď.

Tady nikdo nikdy neřešil otázku primární péče. Tady se stále lifrovaly peníze pouze do nemocnic, což bylo samozřejmě namístě do jisté míry, a úplně se zapomnělo na ten základ, na tu péči, která musí být nejdostupnější, a to je primární péče.

A to se výrazně mění. My skutečně do stomatologie investujeme nyní velmi výrazné peníze.

Ten problém je taky ten, že stomatologové nechtěli ošetřovat například dětské pacienty, protože se jim to nevyplatilo.

To bude nově hrazeno.

Já souhlasím s tím, že dnes aktuálně i Ministerstvo zdravotnictví, nejvíce stížností na nedostupnost péče se týká stomatologie.